Nikdy, až do současné doby, nikdy se nedokázaly členské státy dohodnout na tom, aby vlastně tuto směrnici aplikovaly, a tady se všude hovoří o cizincích. Další věc.

Já vám řeknu proč. Protože nestíháme vlastně tento institut realizovat.

Obecná ochrana cizince nebo existence objektivní překážky nezávislé na jeho vůli anebo případně podání stížnosti na jeho předchozí rozhodnutí.

Tady se ptám zároveň, jestli není drahý specialista cizinecké policie, opravdu odborník, aby byl na ukrajinskoslovenské hranici, když bychom ho možná více potřebovali na registračních místech cizinců ve vnitrozemí.

Je tady celá řada otázek.

Ale cítím tady i pro naše voliče, abychom upozornili na to, že opravdu to není úplně černobílé. Ptám se tedy, proč nejsme schopni realizovat stávající legislativu, kterou už máme přijatou? Proč přijímáme takové urychleně, v zkráceném řízení, lex Ukrajina, která bude strašně drahá?

Já chápu, že nám to nemůže říct, protože by asi skončil ve funkci brzy.

Děkuji za pozornost.

Ale řekneme si k tomu své a pokusíme se načíst pozměňující návrhy, tak jak již tady zaznělo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, ministři, kolegyně, kolegové, jsem trošku překvapen, že jsme včera úplně stejné téma probírali velmi široce na bezpečnostním výboru. Na odpoledním bezpečnostním výboru náměstek ministra vnitra a legislativci vnitra dostatečně vysvětlili a odpověděli na otázky.